Děkuji a prosím pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Má zájem pan poslanec o doplňující otázku? Takže doplňující otázka na pana ministra.

A teď mě zajímá, co s tím bude dál.

Pan ministr odpoví na doplňující otázku.

Tato věc absolutně nesouvisí právě s tímto memorandem, protože to se zabývalo spoluprací v oblasti těžby, zpracování a prodeje tohoto produktu.

Čili toto memorandum s tím po této stránce vůbec nesouvisí.

Nyní dám slovo paní poslankyni Kovářové, která bude interpelovat pana ministra Roberta Pelikána, připraví se pan poslanec Profant. Prosím, paní poslankyně. Vážený pane ministře, musím říct, že kauza Nikulin mě zaujala kvůli úloze, kterou podle médií sehrává pan Mynář, toho času kancléř prezidenta republiky.

Já tomu nerozumím. To podle mého názoru úlohou kancléře rozhodně není. Rozhodně ne takového, který stále marně čeká na vyšší stupeň bezpečnostní prověrky. Pokud ano, je to poprvé, kdy se touto formou pokoušeli ovlivnit vaše rozhodování, nebo už se v minulosti něco podobného odehrálo? Děkuji za odpověď. Slovo má ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Nedovedu posoudit, řekl bych, jaká byla role pana kancléře. Nakolik tak činil z přímého pověření pana prezidenta, nebo nikoliv, to byste se musela zeptat jich. Ano. Prosím, máte slovo.

Myslíte si, že jeho lobbistické aktivity mohou být protiplněním za finanční podporu ze strany některých ruských subjektů? A zeptala bych se ještě na jednu věc. Byl nátlak ze strany prezidenta Zemana a kancléře Mynáře v podobných věcech vyvíjen na ostatní členy vlády, pokud o tom víte? Děkuji, pan ministr odpoví.

Nevím, co bych k tomu řekl.

Prosím, pane poslanče. Dobré odpoledne.

Tuto povinnost jim nařizuje naše legislativní úprava. Tuto směrnici však evropský soud jako celek zrušil, protože příliš zasahovala do práv občanů.

A toto je velmi plošné pochybení, protože to narušuje soukromí obyvatel. Největší problém je, že se jedná o plošné sledování.

Týká se to každého a pořád. Nezávisle to přezkoumávalo několik ústavních soudů v nespočtu evropských zemí, Evropský soudní dvůr a toto pochybení tam vždy bylo nalezeno.